Děkuji.

Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Není tomu tak. Rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Můžeme tedy přikročit k hlasování o návrhu, který byl přednesen zpravodajem.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s ratifikací tohoto protokolu. Děkuji, končím bod číslo 13.